Proto si myslím, že v takovéto věci se vyplatí nechat zahraničnímu výboru, který vím, že v tom postupoval poctivě, já jsem ho řídil, takže si myslím, že vím, že jsme se ty věci snažili dělat poctivě, aby se dostal k tomu, aby takovou věc měl možnost projednat a aby měl možnost se k tomu postavit. To je prostě moje stanovisko, které mně připadá, že jsem povinen tady dát nebo doporučit. Mně tohle připadá, že je správný postup.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl za nezařazené poslance z hnutí

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chápu, že diplomacie ústy ministra zahraničí musí být opatrná.

Chápu kolegy, že třeba říkají, protože nesledují situaci, takže se v tom příliš třeba nemusejí orientovat, tomu taky rozumím.

Nicméně dopadlo to, jak to dopadlo.

Děkuji panu zpravodaji kolegovi Janulíkovi. Mám tady přihlášku pana poslance Veselého a dvě faktické poznámky, Leo Luzara a Pavla Bělobrádka. A řádnou přihlášku, pane navrhovateli, dobře. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Přitažené za vlasy to opravdu je. Přiznám se.

A jestliže se máme řídit mezinárodním právem, a já jsem rád, že od konce války toto mezinárodní právo platí, tak bychom to měli ctít. A jsme svědky v poslední době opravdu porušování mezinárodního práva. Nejsem a nedělám si iluze, že by se nesnažily ohýbat to mezinárodní právo různé strany. Ale vůči tomu Izraeli ty rezoluce jsou.

Co se mě ale vnitřně trošku dotklo, je ten pojem holocaust. Jako by jeden život položený za druhé byl méně hodnotný než druhý život.

A přesto rusofobie tady je, a sám jste řekl, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, že vy to vidíte stejně.

Takže se chci tímto omluvit.

Děkuji, pane místopředsedo.

UNESCO je mezinárodní odborná organizace Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu se sídlem v Paříži.